Pane předsedo, já jsem to veto chápal vztaženo na návrh pana kolegy Černocha, nikoli na váš návrh.

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl říci, že kdyby si pan kolega poslanec Kalousek přečetl dnes ráno mé vyjádření na webových stránkách ministerstva, tak by měl zcela jasno.

Dobrovolně.

Hlásil se před panem předsedou Kalouskem, takže má slovo, pokud si přeje vystoupit s přednostním právem. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedo, panu kolegovi Sklenákovi.

Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je mi známa minimálně od té doby, co jsem vás přijímal do strany. Koneckonců personální chybu občas uděláme každý. Ale rodinná anamnéza není argument. Je na vás, jak se rozhodnete v takové věci. To je naprosto směšné.

Pane ministře, kdybyste tam vystoupil a řekl: Vy jste vydali brožuru s těmito skandálními výroky, já se od těch výroků distancuji a protestuji proti tomu, aby logo Ministerstva zemědělství bylo na té brožuře, já jsem tady od toho, abych odsoudil kolektivizaci, tak já bych možná ani nevystupoval. Ale my dobře víme, co jste tam říkal.

Ale my vám ji nedovolíme. To bylo vystoupení pana předsedy Kalouska. Další přednostní práva nevidím. Všechny tři navrhují nový bod.

Vážené dámy, vážení pánové, já bych si dovolil navrhnout bod na program schůze s názvem Referendum o setrvání České republiky v Evropské unii a postavení islámského práva šaría a džihádu mimo zákon. Navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které bude znít: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje šíření extrémního islámu a nelegální migraci za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Zásadní příčinou tohoto ohrožení je politika a fungování Evropské unie. Poslanecká sněmovna, vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky, vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii, a dále vyzývá vládu neodkladně připravit legislativní kroky definující šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující svobodu, demokracii a lidská práva. A nyní krátké zdůvodnění. Historie zná příklady rozpadu a pádu civilizací, kultur a států. Společným znakem těchto jevů bylo vždy to, že lidé na počátku vůbec netušili, že již rozpad začal. Tato Sněmovna se stala především vykonavatelem legislativní vůle EU. Tato Sněmovna má dnes ucpané uši a zakryté oči. Schvalujete regulaci a nesmysly jen proto, že jsme připustili ztrátu svrchovanosti našeho práva a rezignovali jsme na naše národní zájmy a státní zájmy. Místo toho jsme uvěřili budování dokonale regulovaného multikulturního superstátu. Dámy a pánové, byl to jeden velký omyl. Dnes neřešíme havárii budování EU. Teroristické útoky, imigrační vlna, islamizace, dluhová krize, to nejsou poruchy.

Imigrační vlna je také důsledkem letité snahy zbrojní lobby rozvracet státy a vyvolávat občanské války všude tam, kde je nějakým způsobem americké lobby nepohodlný režim. Při vší neúctě k diktátorům, Kaddáfí, Asad nebo americký spojenec Saddám Husajn za celý život nespáchali tolik zla a bolesti, kolik jí prožili a prožívají obyvatelé jejich zemí dnes po jejich svržení. Ukazuje se, že cesta současné evropské elity ničí jak země daleko na jihu či na východě, ale začíná ničit i samotné evropské země. Pokračování současné podoby evropské integrace ohrožuje základní zájmy českého státu a jeho občanů.